Děkuji a vnímám, že pan poslanec položí doplňující otázku je tomu tak. Já vám děkuji, pane ministře.

Já tu debatu vítám, jsem k ní připraven jak na půdě školského výboru, tak neformálně v jakémkoliv okruhu. Jen hledejme nástroje, které jsou slučitelné se současným pojetím akademické svobody, anebo hledejme jiné nástroje, ale myslím si, že tady opravdu klíčovou roli mají akademické samosprávy, které řídí také efektivitu svých institucí.

Děkuji velmi. Prosím, máte slovo.

A druhý dotaz: Je reálné dosažení, alespoň zamezení dalšího poklesu finančních prostředků do oblasti vědy a výzkumu?

Děkuji vám za pozornost. Také děkuji pěkně a opět zopakuji, že paní ministryně je řádně omluvena a odpověď bude zaslána písemně do 30 dnů. Následující interpelaci přednese pan poslanec Milan Feranec a připraví se pan poslanec Hubert Lang. Prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Tato vláda je nejhorší za posledních dvanáct let. Podívámeli se na další statistiky, vaše hodnocení z hlediska proběhlých průzkumů roku a půl na Ministerstvu vnitra, dostáváte známku od stupně 1 do stupně 5 3,9. Obecně v dlouhodobém průzkumu vaše hnutí STAN se pohybuje na částce 5,8. Jste spokojen s tím, jak hnutí STAN a vy jako první místopředseda vlády zastupujete tuto vládnoucí koalici?

Doufám, že na to ještě dojde, takže děkuji zatím za odpověď. Nyní se svou reakcí vystoupí pan vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Děkuju, paní místopředsedkyně. Děkuji, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já si dovolím vtípek na začátek: když jsem viděl seznam dnešních interpelujících, až se mě moje děti dnes večer budou ptát, co jsem ve Sněmovně dostal k svátku, tak já řeknu: Huberta Langa, protože to je poslanec, který na mě dneska dal šest nebo sedm interpelací, ještě si určitě popovídáme. A myslím, že si popovídáme o mnohem zajímavějších věcech a dostanete se k interpelacím, které s prominutím dávají nějaký smysl a budou mít nějakou věcnou podstatu.

Tak já vám odpovím, pane poslanče a doufám, že se dostaneme...

Jednou jste dole, jednou nahoře. A myslím, že na tom nejsme ještě mezi stranami až tak špatně, jsme kolem 7 % stabilních průzkumů v průměru z toho, co teď vychází. Chtěli bychom samozřejmě být výše. Já vám moc děkuju za starost o hnutí STAN a můžu vám jménem hnutí STAN slíbit, že uděláme všechno pro to, abychom se zase do toho růstu dostali, z nějakých metod naší práce, jak se na to připravujeme, pane poslanče. Těšíme se na to a doufáme, že obhájíme. Máme silné regiony a těšíme se na férový souboj v těchto volbách. Co bych vám tak k hnutí STAN ještě řekl.